Vládní návrh zákona o provádění zvláštních režimů v oblasti zahraničního obchodu /sněmovní tisk 660/ prvé čtení Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček. Prosím, ujměte se slova.

Toto blokovací zařízení tedy umožní těm hospodářským subjektům Evropské unie získat náhradu škody, která by mohla vzniknout v důsledku uplatnění těch právních předpisů, a tím pádem se ruší účinek rozhodnutí soudů třetích zemí.

Jelikož návrh zákona obsahuje takovou úpravu, kterou je nutné přijmout k řádné adaptaci českého právního řádu, byla tedy udělena předsedou legislativní rady výjimka z provedení hodnocení dopadů regulace RIA.